Paní ministryně Schillerová, poté pan poslanec Skopeček, faktické poznámky. Děkuji.

Tak upřesňuji. Porovnávala jsem tam veškeré návrhy.

Pan poslanec Skopeček.

Takže nepodsouvejte mně, že si nevážím nějaké paní pokladní. Vážím si všech, kteří pracují.

Proč jste tedy hlasovali pro ty výdajové subvence, výdajové dotace, kterými jsme přímo pomáhali našim živnostníkům? To přece nedává rozum.

To prostě nedává logiku.

Já jsem chtěl reagovat na paní ministryni. Skutečně to, že paní Kovářová navrhuje vypustit z tohoto tisku zákon o rozpočtové odpovědnosti, nic neříká o tom, jaký má vztah k té patnáctiprocentní dani.

Druhá věc. Ono je hezké srovnávat ty návrhy a říkat, jak něco je výhodnější a něco méně.

Ale pokud chcete skutečně podpořit spotřebu, tak daleko efektivnější za vynaloženou miliardu je zvedat slevu na poplatníka nežli snižovat daňovou sazbu. Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Kovářová, faktická poznámka, poté pan místopředseda vlády Hamáček.

Já jenom opět budu reagovat na to, že paní ministryně varovala, že všechny poslanecké pozměňovací návrhy budou mít negativní dopady do veřejných rozpočtů, tedy včetně poslaneckého návrhu pana premiéra a poslance Babiše. A jenom takový malý příklad.

Brno bude mít minus jednu miliardu.

Já vám děkuji.

Já navážu na paní poslankyni Kovářovou.

Já bych nepoužíval grafy a porovnávání, který návrh je výhodnější, ono to potom svádí k tomu vytáhnout ten nejvýhodnější a to je ty daně úplně zrušit, že?